Jedním z nich je návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, a druhým pevně zařazeným bodem je návrh na volbu členů Rady České televize.